Kolegové, já mám takový návrh, kterým snad tu situaci vyřešíme, uklidníme.

Máte slovo, paní poslankyně. Děkuji, pane místopředsedo.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Kolegové, kolegyně. Já bych vás chtěl prostřednictvím pana místopředsedy, pane kolego, poprosit, jsme na půdě demokratického parlamentu, přesto si myslím, že není možné, není možné!, abyste tady vyhrožoval!

Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní faktická poznámka Pavla Žáčka, poté pan poslanec Jan Bartošek. Děkuji za slovo. Poslanecká sněmovna měli zásadně odmítnout vyvolávání těchto totalitních duchů, které navazuje na některé nacistické názory, komunistické názory.

Jsme proti nacismu, neonacismu a jsme proti totalitnímu komunismu! Nyní pan poslanec Jan Bartošek s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Přeci reprezentujeme určité hodnoty svobodného a demokratického světa. Není možné, přestože máme k sobě mnoho výhrad a nesouhlasů, co se týká různých věcných záměrů zákona, jako způsob komunikace upřednostnit nenávist, urážení, vzájemné ponižování. To přece nejsou hodnoty, na kterých chceme stavět naši společnost. Znevažování pravdy, znevažování faktů. To jsou hodnoty, na kterých chcete stavět? Já osobně jsem bytostný demokrat a jsem přesvědčen, že spolu můžeme svést tisíc bitev o to, jak má tato společnost vypadat, jestli máme víc šetřit, nebo rozdávat, ale můžu vám říct, že v okamžiku, kdy budete chtít stavět společnost na lži a nenávisti, tak k tomu nikdy nebudu mlčet.

Děkuji za slovo.

Protože si myslím, že to, co tady zaznívalo u tohoto pultíku, je naprosto nepřijatelné. Děkuji. Ano, přerušení tohoto bodu na 30 minut procedurální návrh, který, pokud by zazněl od předsedů klubů, tak bych o něm dal hlasovat, ale vnímám to jako návrh, který dám raději odhlasovat, než bych tady řešil přijatelnost nebo nepřijatelnost toho hlasování.

Já vás odhlásím a požádám vás o novou registraci. A budeme rozhodovat o procedurálním návrhu na přerušení tohoto bodu na 30 minut v hlasování 164, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám. V hlasování pořadové číslo 164 z přítomných 163 poslanců pro 40, proti 35. Návrh nebyl přijat. Budeme pokračovat. Nyní je faktická poznámka pana poslance Václava Klause, poté pan kolega Volný, Vít Rakušan... Já vnímám, že tak jako paní kolegyně Černochová, tak vy máte přednostní právo, ale s přednostním právem vám nemohu dát slovo dříve než faktickým poznámkám. Čili i ti, kteří mají přednostní právo, musejí dodržet pořadí a s přednostním právem budete, paní kolegyně Pekarová, jako čtvrtá.

Děkuji. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Řekl bych asi tolik.

Za druhé chci říci, že ve chvíli, kdy se jiné názory začnou označovat za dezinformace, tak jsme velice blízko totalitě. Takže bych prosil všechny kolegy, aby to nedělali. Všichni tady zastupujeme nějaké voliče, máme různé názory, nechte to takto být! Já jsem to čistě pozoroval.